Návrh zákona o státní službě neobsahuje právní úpravu bezdůvodného obohacení. Úpravu této významné součásti právních poměrů státních zaměstnanců je nezbytné do zákona o státní službě doplnit.